Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych se podobně jako pan kolega Adamec ve svém vystoupení vrátil k jedné části debaty na hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, která se týkala jiného aspektu tohoto zákona, a konkrétně problematiky povinné instalace měřidel či takzvaných poměrových indikátorů v bytových domech, v domech s větším počtem bytových jednotek a samozřejmě se složitým systémem vytápění. My jsme na hospodářském výboru o té věci diskutovali z několika aspektů. Jednak jsme byli odbornou veřejností upozorněni, že samotný tlak na zavedení této povinnosti není natolik podmíněn příslušnou evropskou směrnicí, jak ministerstvo původně uvádělo, protože tato povinnost, která samozřejmě může zatížit různá společenství vlastníků, jednotlivé obyvatele bytů poměrně vysokými částkami, je nám ukládána pouze v případě, že příslušná analýza na úrovni České republiky prokáže, že takové opatření je efektivní. Dnes nám nějaká analýza přistála na mailu, sám jsem neměl ještě čas ji podrobně prostudovat. To byl jeden aspekt té debaty. Druhý aspekt se týkal toho, jestli takový systém odpovídá vůbec fyzikálním odborným parametrům systémů vytápění domů, které jsou velmi složité, navzájem provázané. A v uvozovkách měření v kontextu jedné bytové jednotky nemusí úplně nastolit nějaké spravedlivé poměry, protože ono se pak používá jako východisko k platbám za teplo samozřejmě. Uspokojivé odpovědi jsme tam úplně nedostali.

Ten problém spočívá samozřejmě v tom, že využívat takové přístroje, taková měřidla ve chvíli, kdy s tím je spojena zároveň i ekonomická bilance a konkrétní platby jednotlivých obyvatel, ve chvíli, kdy nejde o certifikované přístroje, může být problém. My jsme si na hospodářském výboru slíbili, že ministerstvo, vědomo si tohoto potenciálního problému, se s tím pokusí něco udělat. A skutečně jsme dnes, členové hospodářského výboru, obdrželi na mail text prováděcí vyhlášky, která po mém soudu a já za to děkuji hledá jakousi únikovou cestu tím, že nabízí lidem různá řešení. Já ale vidím problém, že lidé nemusí mít informaci, že ta úniková cesta, jedna z nich, je ta správná a nepovede k problémům. Nevím, jestli úplně budování únikových cest je správnou formou při přijímání nové legislativy.

Nedávám mu moc velkou naději na úspěch.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Myslím si, že tyto dvě novely k sobě poměrně dost patří, a to časové projednávání bohužel je takové, jaké je. Nicméně chápu samozřejmě požadavek na rychlost schválení této směrnice z pohledu Evropské unie. Proč si myslím, že je trochu nešťastné to, že tato novela zákona předbíhá právě energetický zákon.

To jsou témata úspor energií, energetické účinnosti a diverzifikace.

A já myslím, že to není úplně správné, protože ona dopady na životní prostředí má a ty dopady by právě měly být dopady pozitivní.

Takže tímto bych poděkoval za pozornost. Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení. Kdo dál v obecné rozpravě? Nepadl žádný procedurální návrh.

Děkuji.

Je to velmi jednoduché.